Opět bylo vydáno i odevzdáno 182 hlasovacích lístků.

Tady mohu avizovat, pokud bude dohoda předsedů poslaneckých klubů, ta druhá kola bychom provedli za týden. Příští týden ve středu.